Zahajuji hlasování.

Hlasování číslo 21.

Zahajuji hlasování. Orientačně. Hlasování číslo 22. Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 23. Přihlášeno je 98 poslanců, pro 53, proti 19. Tento návrh byl přijat.